već prije ove pauze dosta toga o ovom izvješću, a govorimo o danas dakle nastavljamo s temom o izvješću o prikupljenim popisima arhivskog gradiva iz članka 21. A stavka 1. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima. Dakle dosta je toga već do sad rečeno iz različitih perspektiva, a ja ću evo iskoristiti svojih 10 minuta nekako, pokušati sve to još jednom rezimirat i staviti naglasak na neke od ključnih činjenica koje zapravo upućuju na činjenično stanje koje proizlazi iz ovog izvješća kad je u pitanju pohrana arhivske građe. Naime ono što je razvidno iz izvješća je činjenica da je negdje do danas u arhivima pohranjeno ukupno samo negdje oko 40% evidentirane građe, što je po nekakvim, ako malo idete gledat dublje u te brojke i računati, negdje otprilike jedan i pol puta više od ukupne građe koja postoji, što znači da nam je negdje oko 60% arhivske građe nije u arhivima, nego se nalazi negdje izvan arhiva pri čemu su arhivi iskazali potrebu za novim prostorom u ukupnom iznosu od cca 32 000 metara kvadratnih. Dakle razlozi zašto nam se dio ovog gradiva nalazi izvan svih ovih prostora, dakle leži između ostalog i u činjenici da naše trenutne zgrade, građevine, dakle arhiva vape za prostorom u kojem bi se arhivska građa čuvala, to je jedan od problema. Jednako tako imamo činjenicu da popisano arhivsko gradivo sada trenutno može preuzimati 5 državnih arhiva, to su arhivi u Karlovcu, Sisku, Šibeniku, Vukovaru i u Zagrebu, dok upravo zbog nedostatka spremišnog prostora arhivsko gradivo nije u mogućnosti preuzimati sada trenutno ukupno 13 arhiva uz Hrvatski državni arhiv to su arhivi u Bjelovaru, Dubrovniku, Gospiću, Osijeku, Pazinu, Rijeci, Slavonskom Brodu, Splitu, Varaždinu, mojoj Virovitici, u Zadru i državni arhiv Međimurje. Jednako tako, dakle naravno ovi podaci dani u izvješću, iz njih se vidi dakle, već sam rekla to ukupno u nekakvim postocima, ali sad ako idemo u nekakvim dužnim metrima, vidimo da se iznad nadležnih arhiva nalazi negdje oko 37 240 dužnih metara i na temelju arhivskih standarda procijenjenih za 37 240 tih dužnih metara gradiva koje se nalazi izvan arhiva, potrebno je osigurati još dodatni, kao što sam rekla, spremišni prostor u iznosu od otprilike 5500 metara kvadratnih. Jednako tako činjenica je da su državni arhivi iskazali početkom 2017. godine stanje da su u arhivima u Hrvatskoj imamo zaposlenih 503 zaposlenika, od kojih je 373 zaposleno na stručnim arhivskim poslovima i većina njih je u arhivskim zanimanjima, odnosno zvanjima. I arhivi su iskazali potrebu za zapošljavanje ukupno 97 novih zaposlenika, a jednako tako i potrebu za novim prostorom od ovo što sam već rekla, dakle 31 974 kvadratna metra, to sve se odnosi na spremišni prostor čija gornja granica iznosi otprilike 26 000 metara kvadratnih. I upravo ovi pokazatelji zapravo nam ukazuju na još jednu razvidnu činjenicu, a to je obveza i nužnost izrade nacionalnog plana razvoja arhivske djelatnosti kojim bi se razradile detaljne akcijske mjere za dugoročno rješavanje problema, prije svega nedostatka prostornih kapaciteta državnih arhiva, a onda i povećanja broja stručnih zaposlenika, djelatnika. I naravno ono što mislim da je jako bitno kako bi se definirao sveobuhvatni proces digitalizacije arhivskog gradiva. Ono što smatram bitnim da popisano gradivo treba biti, naravno kao što i je do sada učinjeno, dostupno korisnicima sukladno propisima već kod stvaratelja imatelja navedenog arhivskog gradiva, čime se naravno osigurava njegova dostupnost. I naravno između ostaloga to i je jedna od intencija novog Zakona o arhivskom gradivu da gradivo postane dostupno s danom nastanka i stavljeno na raspolaganje svim zainteresiranim korisnicima. Međutim ono što smatram ovdje važnim istaknuti da je upravo ova dostupnost arhivske građe o kojoj sam maločas govorila, samo prvi korak u kada je riječ o učinkovitom korištenju te građe, ono što je potrebno, načiniti i raditi, dakle, sustavno i planski na tome, to je već je o tome bilo riječi, dakle, digitalizacija arhivske građe, uključujući i onu prema čl. 21. stavku 1. Ali isto tako, kada je riječ o digitalizaciji, indikativna je ova činjenica potreba za novim spremišnim prostorom, za novim brojem, 97 novih zaposlenika, potrebno je tu, još mislim, čini mi se, dodatno razmisliti upravo hoće li nam, ako se krene sustavno na digitalizaciju arhivskog gradiva, biti toliko veliki prostorni kapaciteti, ali jednako tako i toliko zaposlenika, novih, 97. Smatram da bi možda bilo korisno, već sada početi razmišljati o profilu zaposlenika, sadašnjih i budućih, da bi se dakle, osigurala učinkovita digitalizacija arhivske građe i jednako tako, bitno je i sustavno planiranje i financiranje projekata na nacionalnoj razini, koje bi obrađivali na znanstveni, a prije svega, i objektivni način sporne teme, kako i suvremene povijesti, tako naravno iz osobito s posebnim naglasak na one teme, na kojima, ili pomoću kojih se želi diskreditirati hrvatska politika, stvaranje Hrvatske države, Domovinski rat i slične teme. Dakle, tu je jako bitno sustavno pristupiti, sustavno planirati, financirati, relevantnu literaturu o svim nedovoljno poznatim temama u tom području, je li. Tako da je osim, znači, sustavnog pristupa digitalizaciji, mislim ovo je financijski aspekt i ovo je čitav jedan logistički aspekt, u smislu osiguravanja dakle, knjiga, relevantne literature vezano uz ovu problematiku smatram jako bitnim. I na posljetku želim evo, zahvaliti Ministarstvu kulture, čestitati, pohvaliti Ministarstvu kulture na ovakvom jednom iscrpnom izvješću i na činjenici da je sve ovo popis, prikupljanje popisa obavljeno naravno u rokovima, pri čemu se sustavnost u prikupljanju i vođenje računa o svim arhivima, koje su ovdje sudjelovali vidi po nizu datuma, preko kojih je osigurano kontinuirano praćenje, dakle, od 19.lipnja prošle godine, 31. srpnja, 20. rujna '17. 13. listopada i zaključno 13. listopada prošle godine, kada je dostavljena kompletna građa, čime je sukladno zakonu do 30. svibnja ove godine, ministarstvo izvršilo svoju zadaću propisanim zakonom.

Poštovana kolegice Bedeković, lijepo ste vi nahvalili ovo izvješće koje je tu pred nama. Međutim, činjenica je i ono što smo iznijeli i ja i kolega Hasanbegović u svojim izlaganjima da ministarstvo očito ne želi provoditi zakon, očito da se ide u smjeru zatvaranja arhiva. Svi se dobro sjećamo na koji način su otvoreni arhivi, kako smo praktički vas natjerali, uputili smo zakon i stavili ga u proceduru, odnosno, na raspravu i na glasovanje uoči lokalnih izbora, tada to niste smjeli odbiti i već sada imamo tendencija da idete ka zatvaranju arhiva. I ja bi se našalio u kontekstu ovoga što je kolega Stazić govorio, kada je pričao koliko je članova partije prešlo u HDZ pa možda je i to razlog, zašto takav otpor otvaranju arhiva, a li ne treba se bojati kolega Stazić u duhu ove najavljene velike koalicije, možda će ponovno vrijediti ona, o partijo u dva djela, ponovno će biti cijela.

Nalazite se u poziciji u kojoj jeste, trenutno ste u oporbi, znadete da ova Vlada radi na jednom sustavnom cjelovitom rješenju novog Zakona o arhivima i ja bi rado, kada biste me bare saslušali, dok vam odgovaram na repliku, ali ako ne želite, nije problem, pa ću ja zaustaviti. Hvala vam lijepa i sada je na redu gospodin Culej, izvolite. Hvala poštovani potpredsjedniče. Uvažene kolegice i kolege, eto javljam se na ovu temu, pošto je veoma bitna za Hrvatski narod, jer mi se nalazimo u Hrvatskome saboru, kao predstavnici tog istoga hrvatskoga naroda, a koji nas je birao svojim glasom da bismo mi zastupali njih progovarali umjesto njih. Hrvatski narod je kroz povijest znao prepoznati tko je predstavnik njegov, a tko nije, tko govori istinu, a tko ne govori, tj. tko laže. Pa će Hrvatski narod, a evo vidimo da nisu zadovoljni sa nama zastupnicima, pa su eto pokrenuli referendum da nešto promijene na bolje. Jer očito da nije onako kao što bi trebalo biti. Danas, kada govorimo o arhivima, i koja je svrha, otvoriti ih ili zatvoriti ih, kada znamo jako dobro, da svrha arhiva je ta da posluži, za čuvanje podataka o nekome ili nečemu, da bi se sa vremenskim odmakom, od određenog broja godina, moglo ući u te iste arhive i spoznati neke stvari zbog budućnosti i budućih pokoljenja. Što je međutim, u Hrvatskoj apsurdistan, jer je to nemoguće napraviti jer mi smo jedna od rijetkih zemalja, gdje su se jako dobro i zdušno potrudili oni, a kojima je bilo u interesu da uklone sve dokaze svojih 50-to godišnjih negativnih djelovanja protiv svojega naroda, pa su eto tako, samo u jednom slučaju svojih doušnika, suradnika, 60 tisuća dosjea UDBA-e postoji u arhivima, ponoviti ću, 60 tisuća, a nema ni jednoga suradnika UDBA-e u tih 60 tisuća čiji bi dosje bio dostupan hrvatskome narodu na uvid. Ja sam u ovom Hrvatskom saboru u jednom trenutku upitao jednoga kolegu, kolega zastupniče, da li je vaše kodno ime Odisej, a on je onako sav bitan i važan profinjenog lica i djelovanja kroz povijest još od bivše Jugoslavije rekao ovako: u dva odvojena sudska postupka ja sam dokazao da ja nisam taj kojega vi nazivate Odisej. I on je tužio ljude, vjerojatno je i dobio sud i ljudi su čak možda presuđeni za klevetu. Ali ja sam na tiskovnoj konferenciji onoga dana kad se glasalo za Istanbulsku i protiv, ja sam prozvao gospodina sa dokumentima njegovim osobnim arhivom koji mi je slučajno došao, pao mi sa neba od nekog Hrvata, pa sam došao do njegovog arhiva i njegovog posla nečasnoga kojeg je radio protiv hrvatskog naroda, protiv onoga na kojega se poziva kao da mu pripada. Pa mi koji ovdje sjedimo, a mnogi znamo da smo moguće imali u arhivima svoj dosje, a koji je netko po zadatku uklonio, samo iz jednoga razloga da se ne bi našao netko tko misli, tko želi, tko voli kao hrvatski narod, pa da prozove takvoga jer i mi u hrvatskome društvu nismo imali lustraciju, pa da se ti i takovi izluče iz bilo kakvih upravljačkih tijela, a napose iz Hrvatskoga sabora. A to je bio slučaj u Njemačkoj nakon rušenja berlinskog zida, kada su svi doušnici, izvršitelji, od egzekucija iz svih nemoralnih radnji nad njemačkim narodom u vidu Stasija bili uklonjeni iz javnoga života. To se u hrvatskome narodu nije dogodilo. Zašto? Zato što se netko dobro potrudio da uđe u arhive, posebice UDBA-e i da ukloni svaki pojedinačni mogući dokaz da mi danas se čudimo kao Alisa u zemlji čudesa ili po narodni kao pura glisti. I mi sad raspravljamo o arhivima. U pravu je kolega zastupnik Stazić kada kaže da je '90-ih koliko tisuća komunista prešlo u HDZ. Pa koga to čudi? Pa i partizanski sinovi, unuci iz onoga rata su se priključili u obrani Hrvatske i ja sam takove imao sa sobom, ali nisam imao jedne – one koji su nastavili raditi ono što su njihovi preci započeli. Pljačkati Hrvatsku, uništavati Hrvatsku, izdavati je, napadati, prozivati pred svijetom da smo agresori u Bosni. Postoje oni koji nikada nisu odustali od svoje zadaće, borbe protiv hrvatske države. Ti i takovi moguće i ovdje sjede danas ili ih danas nema ovdje, netko im je provukao karticu moguće. Imaju opet oni svog čovjeka kao u svakom sistemu. Moš' provuć arhiv, moš' izvuć arhiv. Ima me – nema me, po potrebi. Govorimo o Domovinskome ratu, o arhivima iz Domovinskog rata. Kako da ne govorimo kad smo mi dozvolili da u arhive Domovinskoga rata uđe iz Bosne njihovo odvjetništvo, da pretura i na osnovu tih arhiva da procesuira i progoni naše Hrvate u Bosni koji su jedva opstali. I danas smo svjedoci šta nam se događa tamo, a mislimo da se neće odraziti i na nas. Kaže narodna, kad medvjed igra kod susjeda, doć će i kod tebe. Komunisti koji su se našli u HDZ-u, njih puno, puno tisuća, mnogi su to napravili iz straha, mnogi tada nisu znali da su im arhivi počišćeni. Oni su nastavili djelovati. Poznata su njihova imena i ovaj što nas iz Engleske gleda.

Promijenili su knjižicu, crvenu za plavu, ali su oni ostali isti, mnogi među njima, ne svi. Ali zna se koji su nastavili takovo djelovanje jer danas imamo tajkune poznatih imena i prezimena, često ih kolega Glasnović ovdje spominje. Pozivamo se na istinu u Domovinskom ratu. Govori se o nekim ... [[Govornik se ne razumije.]] ispaljenima u Borovu selu, a ti isti i takovi pripadnici takove partije ne dolaze na petu izložbu koju ovdje upriličujem kod Bašćanske ploče, a veže se za Domovinski rat, pa da im pokažem istinu o Domovinskome ratu, da im kažemo tom Ambrustu u vrijeme kad je ispaljen, da u to vrijeme nije ni bilo Ambrusta, nego je potrebito opet optužiti Šuška, predsjednika Tuđmana da su oni izazivači rata. Pa isto tako smo imali nedavno emisiju na Z1, emisija zvana Stav, kaže Šušak, heroj ili zločinac? Pa se raznorazni takovi javljaju i govore o tom Ambrustima kao da su Hrvati izazvali ratu u Borovu selu i Vukovaru. Možda su im toliko zlo počinili kroz povijest da je moralo pobiti sve te ljude, Hrvate, žene, starce, djece, branitelje, ranjenike, zarobljenike. I koji je to mozak koji ide na taj način opravdavati jedan zločin, a u Hrvatskom saboru pet izložbi ne nalazi za shodno da ide. Sjede i ovdje zastupnici, a na izložbi je bio jedan izložak koji govori o jednome vremenu da je pomoćnik ministra unutarnjih poslova Slavko Degoricija u knjizi „Nije bilo uzalud“ na strani 166 govorio o slučaju dr. Šretera koji je ubije u Bučju, mučen prije toga, dobrog čovjeka HDZ-ovca koji je pozivao na mir, na pomirbu, protiv ratno ubijen. Sjedi zastupnik i vječno ugrožen bamba o povijesnim činjenicama Jasenovca koji je radio do '51., bamba la bamba i danas najugroženiji zastupnik svih vremena. Hvala lijepa. Poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovani predstavnici ministarstva, uvaženi kolega Culej. U kilometru i pol komunističke građe nalazi se puno istina koje su tijekom vremena tumačene često i politički obojene. Dakle da moramo znati povijest, da moram znati istinu ja ću vam odgovoriti ili sublimirati sva vaša razmišljanja i ono što ste govorio. Mi moramo znati ki smo i ča smo i kam gremo, dakle zato osim o otvaranju arhiva sigurnosnih službi prošlog vremena, zanima me otvaranje i dostupnost građe iz novijeg vremena.

Ja ću vam odgovoriti. ne samo da me interesira privatizacija nego me posebno interesira ilustracija, a isto tako me interesiraju i arhivi koje moguće ima DORH i hrvatsko pravosuđe, a koji se pravi kao da ti arhivi kod njih ne postoje. A znate zašto? I tome ćemo ući u trag jer mnogi oni koji su '91. i '92. učestvovali u agresiju na RH danas se nalaze u hrvatskome pravosuđu čak po pitanjima ratnih zločina. Hvala vam lijepa. Sada je na redu gospodin Ivica Poljičak u ime predlagatelja. Izvolite državni tajniče. Gospodine potpredsjedniče. Uvažene zastupnice i zastupnici Hrvatskoga sabora. Evo doista ću sažeto pokušati odgovoriti na dio pitanja ili dio primjedaba koje su se javile na ovo izvješće tijekom današnje rasprave. Prvo bih htio kazati, pozorno sam naravno pratio ukupnu raspravu tijekom današnjeg dana, mogu kazati i to nam nekako služi na čast da ovo izvješće ničim nije dovedeno u pitanje. dakle skup činjenica koje se nalaze unutra su doista činjenice i kao što je profesor Tuđman ovdje kazao da se možemo mi ne slagati i davati nekakve druge političke kvalifikacije, ali ovo izvješće se temelji na činjenicama. Drugo je sada pitanje naravno kako se dalje odnositi prema razvoju arhivske djelatnosti i u onom dijelu koje se odnosi na gradivo čiji su popisi utvrđeni iz članka 21.a stavka 1. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima, ali i ukupnog arhivskog gradiva koje se nalazi izvan arhiva. To je držim presudno važno u ovim okolnostima. Uvaženi zastupnik Grmoja koji se iznimno puno angažirao u vezi sa izmjenama i dopunama Zakona o arhivskom gradivu i dosta je nastupao itd. je u početku pohvalio izvješće do te mjere da sam se ja upitao što sada slijedi nakon toga jer nisam naučio slušati taj ton, navikao sam na malo druge političke kvalifikacije koje iznosi gospodin Grmoja kada je Zakon o arhivskom gradivu i arhivima i to je naravno slijedilo poslije. Pa bi eto čisto radi utvrđivanja činjenica htio istaknuti neke stvari. Prvo, postavili ste pitanje što nedostaje, a da nije u popisu sadašnjem koji su ustanovljeni itd., to je jedno od stvari na koje mi naprosto ne možemo odgovoriti. hoće li se u nekom vremenu koje je pred nama ukazati neko arhivsko gradivo koje se ne nalazi trenutno kod aktualnih imatelja, to je sve iz onog popisa koji ste vi onda bili utvrdili kao predlagatelj, to mi je ovaj trenutak ne znamo. Ali sigurno ne stoji ona vaša tvrdnja koju ste u više navrata iznijeli, a to je da Ministarstvo kulture ne želi provoditi zakon. To jednostavno nije istina. evo kada ovako u malo smirenijem tonu razgovaramo. I sami ste utvrdili što se tiče ovog izvještaja, ali vi ste napravili korak dalje u vezi sa rokovima koji se odnose na podzakonske akte odnosno na pravilnike. Dakle nije tu u tom smislu prekršen zakon jel se vrlo dobro zna ukoliko u onom zadanom roku koji je predviđen nije usklađen da se onda izravno primjenjuje zakon i to nas u ovim okolnostima čini potpuno mirnim i to u ni kojem trenutku nije zaustavilo rad arhiva, niti smo u tom smislu imali iti jednu primjedbu koja je došla iz bilo kojeg nadležnog arhiva.

Ono se našlo između dva čitanja vladinog prijedloga koji je u ime Vlade izradilo Ministarstvo kulture zbog toga jer su se jednostavno tako poklopili rokovi, dakle 7. veljače u Hrvatskom saboru je bilo prvo čitanje i u prvom čitanju velikom većinom je i prihvaćen. Rok do drugog čitanja je 6 mjeseci, prema tome evo o tome se radi da je u tom intervalu došlo izvješće, nešto nas je obvezivalo u tom smislu na te rokove što smo u zadano vrijeme napravili. Također je bilo i pitanje planiranih sredstava radi točnosti, radi dobrog informiranja vala kazati da je u godišnjem proračunu za sve nadležne hrvatske arhive da se izdvaja punih 79 milijuna kuna, prema tome ne možemo reći da se tu ne izdvaja, kao da su arhivi ostavljeni na milost i nemilost samima sebi i ne stoji tvrdnja koja je ovdje iznesena da što mi poduzimamo, pa naravno da poduzimamo i to se u nekom kontinuitetu poduzima, ali evo ove stvari koje se u zadnje vrijeme događaju, dakle ove godine je bila svečanost otvaranja novog arhiva u Vukovaru pa kao što vidite ovdje Vukovar se nalazi među onih 5 arhiva koji može preuzeti arhivsko gradivo, Dubrovnik koji ne može od '78. godine preuzimati novo arhivsko gradivo jer je jednostavno stari prostor. U suradnji sa gradom Dubrovnikom evo nadam se do kraja ove godine, najdalje početkom iduće kalendarske godine imat ćemo novi arhiv i novo arhivsko spremište. Državni arhiv u Zagrebu može primit arhivsko gradivo, također se radi dalje na cijelom jednom, nazovimo ga radnom hangaru, novom spremišnom prostoru od Hrvatskog državnog arhiva u Kerestincu. Dakle mogao bih ovako doista nabrajati doista, ja mislim da je ovo izvješće više u funkciji, da utvrdimo činjenice i da vidimo koja nova rješenja možemo ponuditi da se stvar unaprijedi, a puno manje u onom kao što smo mogli čuti u djelu vaših političkih kvalifikacija u smislu pomalo populističkih poruka, mi otvorili, vi zatvarate itd. Dakle arhivsko gradivo je dostupno u nadležnim državnim arhivima, nakon što su ustanovljeni popisi, kod nadležnih imatelja gdje se nalazi svatko od vas temeljem toga može otići, može zatražiti, može vidjeti. Ja mislim da je to u ovim okolnostima bilo presudno važno da se utvrdi koje je to arhivsko gradivo i gdje se nalazi i sad ćemo vidjeti unutar zakonskih rokova o njenom prijenosu u nadležni državni arhiv gdje se može odmah to napraviti i smjestiti u adekvatne uvjete. Također je ovdje gospodin Hasanbegović, rekao bih, iznosio jednu vrst političkog programa jer vrlo teško je odgovarat znate na tu vrstu rasprave kad netko počne s tim da je u biti riječ o jednom nevidljivom protu ilustracijskom izvješću jel da, ja bi volio da smo se mi uhvatili nekakvih konkretnih elemenata iz samoga izvješća, ali ne mogu ne odgovorit, ne mogu prešutit na činjenicu koja je ovdje iznesena da Ministarstvo kulture da nismo ništa učinili. Evo u ovom izvješću se, ako ništa drugo, vidi što smo napravili, a koliko se sjećam gospodin Hasanbegović je jedno vrijeme bio ministar kulture, nisam uspio pronaći niti jednog retka koji je ostao iza njega, a koji se odnosio na arhivsko gradivo i na sređivanje Zakona o arhivima, rado bi bio nastavio na tomu da sam uspio pronaći. Toliko o tomu tko što radi i gospodin Stazić je ovdje daleko proširio temu i otišao iz okvira samoga izvješća, ali bi čisto zbog jedne kvalitetne informacije htio istaknuti da ovaj dio kolokvijalno partijskog gradiva koje je u 2 navrata predano u Državni arhiv, ono se nalazi u onom potkrovlju, kad vidite zgradu prekrasnu, doista jedna od najljepših … [[Govornik se ne razumije.]] zgrada u gradu Zagrebu, gore ima onaj jedan dio potkrovlja, tamo se nalazi to arhivsko gradivo, ono je dugo 6200 dužnih metara, ono je dostupno, kao što je dostupno svako drugo arhivsko gradivo, uz jednu malu ogradu koju je ovdje potrebno istaknuti, a to je da nekadašnji Savez komunista Hrvatske, nekadašnji SUP kojega je slijednik danas MUP i Sekratarijat za narodnu obranu kojega je slijednik sad Ministarstvo obrane, po Zakonu o arhivskom gradivu iz 1977. godine nisu bili obveznici predaje arhivskog gradiva u arhive, što ne znači da nisu postojale autonomni arhiv ili pismohrana, kako ćemo je nazvati, i to prilično sređena, barem što se tiče ovog arhivskog gradiva koje se odnosi na nekadašnji centralni komitet Saveza komunista. Što se događalo s tim arhivskim gradivom do trenutka predaje, to je bila autonomna stvar samog Saveza komunista, poslije Saveza komunista stranke za demokratske promjene ili poslije SDP-a. Evo to sam htio samo utvrditi činjenica radi i moram kazati i ovo na samom kraju što je gospodin Grmoja govorio, ovo izvješće nije rađeno sa nikakvim drugim ciljem, nego doista iz jedne obveze koja je proizlazila iz samog zakona, držim da je vrijedno, držim da je vrlo ilustrativno. Bio sam, obišao sam gotovo sve nadležne državne arhive u proteklih nekoliko mjeseci, bio sam u razgovoru sa brojnim korisnicima arhiva, bio sam u razgovorima u više navrata sa ravnateljima, tu je navedena i kronologija kako smo prikupljali ove popise. Nekako su ustvrdili da bi bili puno zahvalniji i da smo i na neki drugi način pomogli da se arhivsko gradivo izvan arhiva da se smjesti u arhiv, osim da smo puno vikali na neki način i stvarali, nabrajali probleme i usložavali ih, umjesto da smo malo više nudili rješenja. Nadam se da je ovo izvješće na tragu rješenja i nadam se da će nacionalni plan razvoja arhivske djelatnosti koji će vodit računa i o digitalizaciji i o novom digitalnom arhivskom gradivu i o ovom arhivskom gradivu koje se nalazi izvan arhiva, da će biti jedan značajan korak naprijed, a što se tiče ovog arhivskog gradiva razdoblje '45. do '90.-te godine ono koje je popisano i koje se nalazi u nadležnom Državnom arhivu ono je trenutno dostupno i s tim mislim da je postignut puni cilj i svrha samog zakona. Hvala vam lijepo. Poštovani državni tajniče, ovo što govorite je čista laž. dakle upravo ono što sam govorio da je cjenik dokaz da to nije točno, pravilnikom o korištenju se mora definirati cjenik po zakonom propisanim kriterijima, očito to nije učinjeno zato niste donijeli pravilnik o korištenju arhivskog gradiva, ali niste ni direktno primijenili zakonsku odredbu. Znači sve što sam govorio je apsolutno točno. Niste odgovorili koliko ste novca planirali za prihvat ovog gradiva, isto tako niste mi praktički dali odgovor na pitanje kako se može ići kod stvaratelja gradiva. Tako da je jasno da sve što sam iznio nisam imao politički niti populistički govor nego sam vam konkretno ukazao kako kršite zakon, kako one odredbe zakona ne želite implementirati. A činjenica da vam je Ivo Stier da vam nije glasao o prvom čitanju i da čekate kada ćete staviti ovaj zakon da ga ne stavljate u proceduru pokazuje kakva je namjera, a namjera je zatvoriti arhive koje smo mi otvorili.

Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obranu. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Izvolite. Uvažene zastupnice i zastupnici u Hrvatskom saboru. Pred vama je Prijedlog zakona o Zakladi vojne solidarnosti. Poznata je stvar da vojne osobe u obavljanju zadaća su izložene opasnosti mogućnosti stradavanja što ostavlja posljedice za obitelj i zajednicu i nameće potrebu pružanja potpore u rješavanju nastalih problema. U zakonodavni okvir koji se odnosi na prava vojnih osoba donošenjem ovog zakona i osnivanjem Zaklade vojne solidarnosti formalno se ostvaruje mogućnost i dodatne potpore zaposlenicima u obrambenom resoru. U posljednjih deset godina na razini Ministarstva obrane provedeno je oko 200 humanitarnih akcija za prikupljanjem novčanih pomoći zaposlenicima i to u situacijama kada određena sredstva nisu dostatna za podmirenje potrebnih troškova te bi donošenjem ovog zakona prestala potreba za organiziranjem takvih akcija. Donošenjem ovog zakona i osnivanjem zaklade, sredstva će se prikupljati ciljano i namjenski za točno određene svrhe te brže i učinkovitije dodijeliti pomoć zaposlenicima prema ujednačenim i unaprijed zadanim kriterijima. Ovim se zakonom osnivam Zaklada vojne solidarnosti, uređuju njezina tijela, imovina, način i izvori financiranja. Osnivač zaklade je RH, a osnivačka prava i obveze u ime RH ostvaruje Ministarstvo obrane. Prijedlog je da se zaklada osnuje radi promicanja humanitarnog djelovanja i potpore zaposlenicima obrambenog resora pri svim oblicima stradavanja i ugrožavanja njihovog socijalnog statusa, pružanja financijske pomoći članovi obitelji poginulih osoba, pružanja materijalne pomoći nezaposlenim roditeljima kojima je poginula osoba bila jedini skrbnik, pružanja financijske pomoći za liječenje teško oboljelih osoba i članova njihove uže obitelji. Zakladna tijela su upravni odbor i upravitelj zaklade. Zakladom upravlja upravni odbor od pet članova koji su zaposlenici Ministarstva obrane. Mandat članova upravnog odbora traje dvije godine s pravom ponovnog izbora. predsjednik, zamjenici i članovi upravnog odbora obavljaju dužnost bez naknade. Upravni odbor imenuje i razrješuje dužnosti upravitelja i zamjenika upravitelja zaklade koji također obavljaju dužnost bez naknade. Mandat upravitelja i zamjenika upravitelja zaklade traje dvije godine s pravom ponovnog izbora. Osnovnu imovinu zaklade čini iznos od 100.000 kuna koji će na račun zaklade uplatiti Ministarstvo obrane na teret državnog proračuna razdjela Ministarstva obrane. Zaklada se financira iz prihoda imovine, darovnica, ovim zakonom propisanih prihoda i drugih prihoda. Zaklada može ostvariti prihode iz dobiti trgovačkih društava u vlasništvu RH. Prihodi od dragovoljnih priloga zaposlenika su novčana sredstva koja se na temelju njihove pisane dragovoljne izjave kontinuirano odbijaju iz iznosa njihove neto mjesečne plaće. Drugi prihodi zaklade su stjecanje prihoda od donacija te drugih aktivnosti kao što su organiziranje dobrovoljnih koncerata, izrada i prodaja tiskovine i slične aktivnosti. Financijska godina zaklade počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca iste godine. Upravni odbor obvezan je u roku od 30 dana po isteku tromjesečja dostaviti Ministarstvu obrane financijsko izvješće o radu zakladu. Vlada RH određuje privremenog upravitelja Zaklade u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona. Privremeni upravitelj Zaklade ovlašten je zastupati Zakladu i poduzimati sve potrebne radnje do imenovanje upravitelja Zaklade. Dakle, ovo bi u najkraćim crtama bilo ono najznačajnije vezano za Zakladu. Predlažem da podržite ovaj Prijedlog Zakona. Budući da nema govornika hoćete dati završni? Hvala lijepa. Onda ćemo to smatrati zaključenom raspravom. Glasovati ćemo kada se steknu uvjeti, a što se sutra tiče, četvrtak 24. svibnja 2018. godine u 9,30 sati Konačni prijedlog Zakona o terminalu za ukapljeni prirodni plin. Hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 333. I nakon toga, Konačni prijedlog zakona o istraživanju i eksploataciju ugljikovodika u drugom čitanju. Pripremite se dobro.